Nemám s nimi problém, nevadí mi, a mám je rád.

Takže budeme mít i daleko větší jistotu, že všechno funguje, tak jak má.